Já jsem nekritizoval větu, že od 1. ledna nebudou připraveni. To mi tam chybí. Tomu já i rozumím.

Prosím, paní ministryně. Už opravdu jen velmi krátce.

Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

V případě, že by C byl přijat, tak tento návrh by byl nehlasovatelný.

Nikdo nemá žádný protinávrh, můžeme tedy proceduru odhlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 37, které zahájím, až vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme tedy začít hlasovat první návrh. Garanční výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Garanční výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Garanční výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Děkuji vám. Další návrh. A to by měl být poslední pod písmenem B2 pana poslance Martínka možnost započítat jako náhradní dobu pojištění částečně dobu studia. Garanční výbor nedoporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Ještě přečtu došlou omluvu z jednání Poslanecké sněmovny.

Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.